Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nejprve bych se rád panu kolegovi omluvil, že to tak dlouho trvalo, než se potkáváme a jsme si schopni tuto věc říct na půdě Poslanecké sněmovny. Ministr vnitra, byť se jeví jako vrcholným manažerem policie, tak jím ve své podstatě není, protože policie je nezávislá, má svého policejního prezidenta.

Seznámil jsem se se všemi přezkumy v této věci, které byly učiněny ze strany Policejního prezidia, a ty říkají jednoznačně, že policie v této věci nepochybila. Nemám jediný zákonný argument, kde by bylo možné konstatovat, že se policie zpronevěřila nebo že snad porušila zákon o policii nebo jinou právní normu České republiky.

Já jsem 17. listopadu byl student, to znamená, já si ty události velmi živě pamatuji.

Policie v té době neměla kapacitu na to, aby umožnila studentům i za doprovodu policie prostě příchod k této desce. Je také potřeba říci, že ta deska byla nepřístupná několik hodin.

Znovu říkám, seznámil jsem se s veškerými možnými přezkumy, které v této věci byly, viděl jsem nejméně tři a žádný z nich nekonstatuje, že by policie porušila zákon. Na druhou stranu si myslím, že se s tím studenti vypořádali velmi dobře, že udělali akci, která bohužel nebyla v termínu, který si připomínáme, 17. listopadu, ale udělali akci následně. Děkuji panu ministrovi. Pokud nikoho nevidím a ani pan kolega Vácha nic nenavrhuje, tak tuto interpelaci končím.

Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Otevírám rozpravu. Ale kolegyně Chalánková tady není. Mám před sebou poměrně jednoduchou věc a to je usnesení Poslanecké sněmovny a též zákona o jednacím řádu.

Takže musím respektovat text zákona o jednacím řádu a interpelaci považovat za skončenou.

Není ani ministryně.

Jako je Ústava zákon nařízení vlády vyhláška metodický pokyn. Takže nezlobte se na mne, nemohu postupovat jinak. Tato interpelace je tedy skončena.

Pan poslanec Adamec je tady přítomen, pan ministr je také přítomen. Můžeme otevřít rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dobré ráno.

Můžu vám garantovat, že takovou plochu v obci nemáme. Prostě nemáme.

Ona to není vůbec levná věc.

A alternativa, kterou nám ministerstvo nabídlo, že to máme dělat na parkovištích u hypermarketů nebo že to máme dělat na běžné komunikaci, kde probíhá klasický provoz, a máme ho omezovat, mi připadá opravdu trochu úsměvná. Jednak je to u těch marketů o penězích, protože žádný obchod vám zadarmo nic nedá. A v současné době, kdy jim jdeme trošku proti srsti, tak rozhodně nebudou chtít s námi uzavírat pro obce výhodné smlouvy na případné proškolování řidičů. A co se týká provozu na běžné komunikaci, i v případě omezení vzhledem k rozměru té plochy to většinou nebudou místní komunikace. Budou to páteřní komunikace a tam provádět výcvik v běžném provozu a tak, jak je popsáno v té vyhlášce, podle mě možné není.